Pan ministr obrany Metnar přítomen je , pan ministr zahraničních věcí zatím přítomen není.

Prosím pana předsedu poslaneckého klubu ČSSD. Děkuji za slovo.